Děkuji, vážený pane předsedající. Nevím, proč tady pan předseda v tuto chvíli není osobně v sále, ale mám trošku pocit ho bránit.

A chtěl bych říct, že si nevzpomínám, ani v té době, kdy vy, paní, kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, jste byla v ODS, že bychom se někdy bavili o zrušení kumulace funkcí nebo o tomto systému. Nikdy to tak nebylo. My jsme říkali a říkáme to doteď, že to nechceme řešit touto formou, a myslím si, že pan Stanjura to myslel tak, jak to říkal, a takhle, jak já to dovysvětluji. A mám pocit, že když tady není, tak že by bylo dobré mu to říct třeba do očí. Jinak vy jste tady říkala prostřednictvím pana předsedajícího, že nejsou porušeny žádné kompetence. Já si myslím, že jsou.

A možná, abych vás trošku potěšil na závěr, já souhlasím s myšlenkou, že dva stoprocentní platy za kumulace funkce není úplně košer. Já se podle toho chovám.

Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jsem tady ve svém minulém vystoupení mluvil o negativních dojmech a o vytváření negativních emocí, které s projednáváním tohoto zákona podle mého názoru souvisejí.

Tohle tvrzení je skutečně velmi negativní tvrzení.

Tak to prostě je. To je přece špatně.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, budu reagovat na vystoupení některých předřečníků. Já se chci zastat kolegů z Občanské demokratické strany, kteří zde byli zmíněni v různých negativních souvislostech.

A jak poslouchám tu debatu, to jsou dva neslučitelné světy. Jeden je ten levicový svět, ve kterém se prostě nevěří lidem, nevěří se občanům, všechno má řešit stát, a ten druhý je svět, kde my věříme lidem, že dokážou posoudit, jestli někdo odvádí práci, kvůli které ho poslali do nějakého orgánu, nebo neodvádí.

Mimochodem, pan předseda Faltýnek svým argumentem velmi podpořil to, ať se to nereguluje, když řekl, že předseda jejich strany Babiš si to vyřeší tak, že za ty další funkce prostě nebere peníze a nepotřebuje na to žádný zákon. Takhle se může rozhodnout každý, kdo je v té politické funkci, má více funkcí, a takhle hlavně to mohou posoudit občané. Je to velká chyba.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Já si myslím, že parlament má plné právo stanovit pravidla toho, jak budou odměňovány osoby, které mají více funkcí. Ostatně na začátku se tady kritizovalo, že se plete kumulace funkcí a kumulace platů, a myslím si, že právě z tohoto nerozlišování pochází i tento omyl, protože voliči ve volbách rozhodují o kumulaci funkcí, když zvolí toho člověka do více funkcí, ale určitě v nich nerozhodují o tom, jaký bude mít plat. Proto tady o tom mluvíme. Voliči rozhodli tím, že si zvolili politické strany, které chtějí, aby to bylo upraveno řádně, aby tady nebyli supermani, kteří berou více než 200 tisíc měsíčně.